Tak možná by stálo za to pár slov k tomu.

Děkuji, pane poslanče. Jestliže ne, tak teď už...

Tak máte slovo, pane ministře, jestli chcete.

A samozřejmě na mezinárodní úrovni včetně evropské úrovně jsou regulovány celou řadou konkrétních předpisů včetně samozřejmě toho, že pokud by se tam jednalo o některé věci, které by měly prvky, jež by mohly v sobě zakládat jakoukoli nebezpečnost, tak přirozeně jsou zase regulovány speciálními zákony.

Já vám děkuji, pane ministře. Jestliže ne, tak teď už snad opravdu končím obecnou rozpravu a ptám se na případné závěrečné slovo pana ministra. Nemá zájem. Pan zpravodaj?

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu? Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Hlasování číslo 134, přihlášeno 127 poslanců, pro 105, proti 1. Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo z poslanců návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím, že by někdo podával takovýto návrh. Takže konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán žádnému dalšímu výboru kromě garančního. Můžeme přistoupit k hlasování o zkrácení lhůty tak, jak tento návrh zazněl v obecné rozpravě, tzn. zkrácení lhůty k projednání ve výborech na třicet dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 135, přihlášeno 127 poslanců, pro 94, proti 9. Tento návrh byl přijat.